2.

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Vítám tady pana senátora Františka Bublana. Nejprve prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil ve prospěch senátního návrhu, který nám byl postoupen sem do Poslanecké sněmovny.

Jenom připomínám, že návrh zákona, který posiluje kontrolu zpravodajských služeb, byl připravován v uplynulých letech za intenzivní diskuse se zástupci všech klubů zastoupených tady v Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčen o tom, že návrh, jak byl připraven, může být schválen na základě širokého politického konsenzu. Chci také připomenout, že jsme v rámci tohoto volebního období posílili pravomoci tajných služeb v České republice, a součástí onoho rozhodnutí o posílení pravomocí tajných služeb byl také apel Poslanecké sněmovny na vládu, aby vláda předložila právě tento zákon, který posiluje kontrolu zpravodajských služeb. Proto budu velmi rád, pokud se nám ještě v rámci tohoto volebního období podaří tento závazek vlády naplnit. Děkuji.

V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby jako první vystoupil pan senátor Bublan. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jenom stručně odůvodnil rozhodnutí, nebo usnesení Senátu. Samozřejmě bych také byl velmi rád, kdyby ten zákon prošel. Čekalo se na něj mnoho let a znění, které nakonec bylo projednáváno jak ve Sněmovně, tak v Senátu, je celkem dobré a určitě prospěje ke kontrole a působnosti zpravodajských služeb. Nicméně k tomu, abych odůvodnil pozměňovací návrh, který je jednoduchý a v podstatě zachovává to původní znění § 5 odst. 3 písm. a), který říká, že Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, tak důvod, aby toto bylo schváleno, není pouze taktický, jak naznačuje pan premiér, ale je věcný. Velmi stručně bych odůvodnil toto rozhodnutí.

Silnějším základem pro zachování původního znění § 5 odst. 3 písm. a), aby Vojenské zpravodajství mělo ve své působnosti zabezpečování informací ze zahraničí důležitých pro obranu a bezpečnost České republiky, je však znění ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z něhož vyplývá, že bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly a ozbrojené bezpečností sbory, což zahrnuje i všechny zpravodajské služby, tedy i Vojenské zpravodajství.

Vojenské zpravodajství nemá být omezeno výhradně na obranu ve vojenském smyslu, ale má spolupůsobit i v širším smyslu pro bezpečnost státu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat o podporu tohoto znění a věřím, že celý zákon pomůže nejenom našim zpravodajským službám, ale i celé veřejnosti, která má v tyto služby velkou důvěru, a tato důvěra bude tímto zákonem také velice posílena. Také děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen ve vší stručnosti bych rád navázal na to, co tady bylo řečeno panem premiérem a panem předsedou Bublanem, čili rád bych plédoval za ten původní vládní návrh.

Žádám vás o podporu.